Co se týče otázky stejnopohlavních párů, i tady jsme se už posunuli v čase.

Momentálně se nacházíme ve stavu, kdy máme vedle sebe dva instituty manželství a registrované partnerství.

I tento institut byl podroben zkoušce času. Po těch letech vidíme, že tato změna neměla žádný fatální vliv na společnost. Vidíme, že se společnost dokázala s takovou změnou ztotožnit a že nepřinesla do našich životů nic škodlivého a omezujícího.

Nevidím důvodu, aby nemohl vzniknout institut společného jmění partnerů.

Zkrátka aby se nejednalo jen o administrativní úkon, ale o plnohodnotné stvrzení toho, že se dva lidé mají rádi.

Vnímám argumenty, které rozporují výklad slova manželství jako svazek muže a ženy. Myslím si však, že naše společnost to právě takto bere, bere slovo manželství jako svazek muže a ženy, proto bych u toho zůstala, ať má každý institut své pojmenování. Máli to takto společnost zažité, nevidím důvodu, proč bychom toto měli měnit.

Ne v tom, že jedni milují více a druzí méně, ne v tom, že by u jedněch byl jejich cit méněcennější, ale v tom, že jeden pár je biologicky schopný mít dítě a druhý ne. Toto je prostě fakt. Právě tento rozdíl mě vede k tomu, abych se v případě manželství pro všechny právě ptala na otázku ve vztahu k dětem, a to bez ohledu na to, abych předem dělala jakékoliv soudy. S tím souvisí další věc. Otázka rodičovství není jen o tom, kdo a jak je zapsaný v rodném listě. V souvislosti s výchovou dětí stejnopohlavními páry jde ruku v ruce i otázka surogátního mateřství, které nemáme jako společnost ještě ujasněnou. Jsem zastáncem postupných kroků.

Děkuji, paní poslankyně.

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si zareagovat na kolegyni

Proč mě to zajímá?